Technické potíže již jsou napraveny, výborně. Poprosím členky a členy vlády, aby se usadili na svá místa, a my tedy můžeme pokračovat v přerušeném projevu pana předsedy Okamury. Jenom poprosím opravdu členky a členy vlády...

A poprosím velmi předsedy poslaneckých klubů o pomoc s naplňováním platného usnesení Poslanecké sněmovny, ale stejně tak velmi poprosím také o ohledy na to, že existují jisté potřeby, není tady možné sedět úplně nepřetržitě, logicky.